Děkuji za slovo.

Já si myslím, že ten problém je vážný a že bychom měli slyšet nějaké alternativní řešení. Pokud to tedy nemá být trestný čin, má to být dovoleno, pokud řekneme, že to tedy není ani protiprávní, pak samozřejmě ti advokáti to budou dělat, protože když se jim to povede, tak získají výhodu ve sporu, za což jsou placeni svým klientem. A pokud se jim to nepovede, tak se jim nic nestane a tu odměnu od svého klienta dostanou stejně. Fakticky pan ministr. Potom pan poslanec Benda. Myslím, že ta věc je jasná a už byla dostatečně debatovaná.

Čemu budete bránit? Budete hrdinně bránit tomu, aby byli postihováni lidé, kteří se snaží, aby soud rozhodoval o jiných lidech na základě nepravdivých informací. Na základě lží a podvodů, které tam někdo za tímto účelem úmyslně přinesl.

Mrzí mě, že nebyl na tom semináři, který ústavněprávní výbor v dané věci dělal, kde byli představitelé Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu, kde byli představitelé advokacie a další. V řadě případů to věci jenom zkomplikuje a zhorší.

Soud musí být schopen poznat, kdy je mu předložen falešný nebo nefalešný důkaz. A v okamžiku, kdy vstoupím do civilního řízení tím, že zahájím trestní řízení o předložení nějakého takzvaně falešného důkazu, tak to řízení jenom zkomplikuji, prodloužím, bude se na něj vyčkávat. Ale o tom já jsem přece většinu svého projevu nemluvil. Tak za prvé si myslím, že obviněný v trestním řízení takové právo má. A zase jsme si to vyjasňovali dostatečně dlouho na ústavněprávním výboru, že nikdo nesmí být nucen, a to dokonce z Listiny, svědčit sám proti sobě. Nikdo nesmí být nucen svědčit sám proti sobě. Ale o čem jsem přece tady celou dobu mluvil, je o tom, že tam máte svádění k maření spravedlnosti a že toto svádění jste dali do těch částí, na které jste připraveni povolit odposlechy.

Máme ještě tři faktické poznámky.

Potvrzuji to, že kromě státních zástupců soudci byli velmi zdrženliví k tomu návrhu.

A na rozdíl od ještě jsme tam diskutovali jiné otázky to nevyznělo, tedy aspoň já jsem to tak nepochopila, zásadně proti. Ten, kdo je zásadně proti, a pokud je mi známo, je také autorem té novely, kterou tady hájí pan poslanec Benda vaším prostřednictvím, pane předsedo, je člen unie advokátů pan advokát Sokol.

Také děkuji.

Já si myslím, že šlo spíš o takové zdrženlivé projevy, které náležejí tomu, že soudci se necítí jaksi příslušní k tomu, aby se podíleli na přípravě zákonů. Chtěl jsem říct jednu důležitou věc že obviněný sice má právo lhát při své obhajobě, ale určitě si myslím, že nemá právo nabádat ostatní svědky, znalce a další osoby, které se podílejí na tom dokazování před soudem, aby tvořili falešné listiny. Takové právo prostě nemá. Jestli si pan Sokol myslí, že takové právo má, ať se nechá zvolit sem do Poslanecké sněmovny a ať si to tady obhajuje. Děkuji.

Děkuji za slovo. Protože podle nás je namístě, aby tam zůstal ten paragraf s tím sváděním. Protože přece když přijde advokát a začne obcházet svědky, ať vypovídají jinak, než jak se to stalo, tak to přece nemá být v pořádku.

Za prvé paní poslankyni Válkové. Křivý znalecký posudek už je dnes trestným činem. To s tím nemá nic společného. Nikdo to nezpochybňuje. Za druhé.

Tak řekněte, že si je blbě zvolili, že všichni jsou troubové, že vy víte lépe, kdo zastupuje advokáty.

A bavíme se skutečně o tom, jakým způsobem se bude zasahovat do práva na obhajobu.